Děkuji za slovo. Já bych ještě chtěl zmínit jednu věc. Já jsem si jenom za poslední rok, co tady sedím, přečetl několik nálezů Nejvyššího kontrolního úřadu, který konal svoji povinnost, navštívil a zkontroloval některé orgány státu. Obrovský průšvih. Ptám se, co se stalo.

Ale kvůli těm byl Nejvyšší kontrolní úřad založen a zřízen. Tam jakoby je hlavní doména jeho kontrolní činnosti.

Tak jako odvádíme pozornost od špatného hospodaření státu k hospodaření obcí? A to není myšleno nijak zle, ale vy prostě zatím nemáte tu zkušenost z komunálu. Já vím, že máte zkušenost z Prahy. A možná že vaše kontrolní činnost a vaše opoziční činnost v rámci Prahy nejenom že vedla k vašemu volebnímu úspěchu, ale možná že opravdu přispěje ke zvýšení kultury. Ale nepřenášejme nepřenášejme zkušenost z Prahy na další tisíce obcí a jejich další desetitisíce organizací. To jsou domovy důchodců. To jsou školky, školy. Jako prostě to nebere nikde konec. A pokud to přijde, zvažte tyto argumenty na organizačním výboru. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Po tom samosprávy volají už mnoho let, aby se nějakým způsobem duplicita kontrol vyřešila. Bohužel tomu tak není a do současné chvíle, byť jsme tady měli návrh zákona o finanční kontrole, tak to je právě ten zákon, který by měl ty případné duplicity nějakým způsobem už vyřešit, protože opravdu není možné, aby vám na jednu věc přišlo pět kontrol, čtyři konstatovaly, že je všechno v pořádku, a ta pátá, že je úplně všechno špatně.

Na koho zůstala pokuta 10 milionů? Statutární města a kraje.

Mně vadí, že se to bude vztahovat na ty příspěvkové organizace.

No žádný.

A my máme vůbec problém dneska do vedení těch příspěvkových organizací sehnat lidi, aby se nám přihlásili do výběrových řízení. Děkuju vám za pozornost. Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Roman Kubíček s faktickou poznámkou. Děkuju za slovo. Jenom upozorním na to, že

Další věc.

Nicméně měl jsem tu čest si to ověřit na Slovensku, v Rakousku, jakým způsobem to funguje. Ono to potom při té diskusi nějakým způsobem vyplyne. A podotýkám, že jsem i zpravodajoval zákon o finanční kontrole, který v té první široké verzi řešil i ty duplicity kontrol atd. Potom vzhledem k tomu tlaku na implementaci evropské směrnice byl trošku zkleštěn.

Budu o tom jednat. Pan poslanec Kupka je členem kontrolního výboru. Děkuji. Pan poslanec Martin Kupka s faktickou poznámkou. Jenom se musím ohradit proti tvrzení pana kolegy Ferjenčíka vaším prostřednictvím, který řekl, že jsem údajně měl zmínit, že nechci žít ve světě bez kontrol. Řekl jsem, že nechci žít ve světě, kde se předpokládá, že všichni podvádějí. A to opravdu nechci. A věřím, že nikdo z nás, kteří jsme tady v Poslanecké sněmovně. A odmítám přijmout to, že první a základní smysl existence úřadu je připravovat se na kontroly, které můžou přicházet odkudkoli. Ten problém, který aktuálně máme, a máme ho reálně, je, že nejrůznějším institucím na úrovní měst, obcí, příspěvkových organizací hrozí naopak vlastně nepřeberné množství kontrol. Dokonce už jich je tolik, že už to nemusí být ani efektivní, protože přicházejí kontroly finančního úřadu, kontroly dotačních institucí, kontroly potom samozřejmě dalších konkrétních organizací, které dohlížejí na složkové zákony, resp. na jednotlivé kompetence obcí a měst. To je to, kam směřuji. Já se v žádném případě a tady si taky troufnu tvrdit, že nikdo není, kdo by říkal, že nesmí být kontroly. Kontroly musí být. Je to základní funkce a základní součást fungování samospráv.

Pan poslanec Ivan Adamec a jeho dvě minuty faktické poznámky.

Ale neposuzujme Českou republiku podle Prahy.

Nakonec se to tady prosazovalo horko těžko.

Děkuji za pozornost. Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Martina Baxa a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Jak vidím ten seznam přihlášených, stále tam nevidím nikoho ze zástupců pirátské strany. Já jsem očekával, že se tady od pánů poslanců dozvím ten opravdový obsah toho, proč se tento návrh předkládá.